Ještě možná pro doplnění. Pokud by tak učinila Česká republika, konkurenčně tyto firmy zlikviduje. Děkuji. Žádná faktická poznámka není, v tom případě budeme pokračovat v řádně přihlášených do rozpravy.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Ale o tom jsem nechtěl hovořit.

Myslím si, že to je dobrá věc, a pomůže to živnostníkům, pomůže to občanům. Myslím si, že skutečně pozměňovacím návrhem zavedení nové daně bratru téměř za 100 miliard, myslím si, že to není vhodný způsob, že minimálně nějaké připomínkové řízení mělo proběhnout.

Samozřejmě to bude znamenat, že ty firmy se budou snažit optimalizovat daně, takže předpokládaný výběr tak, jak je naplánován už v návrhu rozpočtu na příští rok, to se podle mého názoru zcela určitě nepovede.

Druhá věc je dopad zvýšených cen na občany a firmy, protože tříleté takhle vysoké zdanění bude znamenat i propsání do ceny výrobků a služeb. To si myslím, že je také zřejmé.

Jsou to takové ty pěstitelské přebytky a podobně, drobný prodej, který se nedaní. Pak navrhujeme zvýšit slevu na manžela, který nemá vlastní příjem. Tato hranice se nezvyšovala na rozdíl od základní slevy na poplatníka.

Děkuji za pozornost. Než udělím další slovo, přečtu omluvy.

Já jsem si připravil velice jednoduchý pozměňovací návrh, už tady ta otázka padla od kolegy Romana Kubíčka.